Požádám předkladatele i zpravodaje, aby zaujali své místo u stolku zpravodajů. Svolávám poslance do sálu po přestávce. Přečtu omluvu.

Rozpravu jsem ukončil. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem? Není zájem. O tomto budeme hlasovat. Odhlásím vás všechny. Přihlaste se prosím svými registračními kartami.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vrácení tohoto tisku do druhého čtení.

Hlasování pořadové číslo 391.

Děkuji. První, co bychom hlasovali, je legislativně technický návrh, který jsem načetl na začátku rozpravy.

Za čtvrté , budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

Nehlasujeme ještě.

Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 28, proti 33. V tuto chvíli bych nechal hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj.

Hlasování pořadové číslo 393. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 155, proti 3. Návrh byl přijat.

Neutrální.

Přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro 154, proti nula. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko výboru je v tomto případě, že výbor doporučuje. Zahájil jsem hlasování.

Další prosím. Děkuji.

Další prosím. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 397. Návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji. V tuto chvíli hlasujeme tedy komplexní návrh A, to je ten návrh, který jsme si zde schválili v druhém čtení jako ten hlavní, podle kterého jednáme poslední měsíc.